Ale já bych chtěl jenom upozornit, že pan Jurečka je ministr práce a sociálních věcí, rezortu, který je z hlediska rozpočtu největší a který je nejdůležitější.

Jistě, vláda neustále lidem slibuje, že je nenechá padnout, dokonce zaplatila kampaň, aby se lidé nebáli dojít na úřad práce a říct si o příspěvek na bydlení, příspěvek na děti, nebo dokonce pro dávky hmotné nouze. Jaksi ale zapomněla, že úřady práce už prostě nejsou schopny takový nápor lidí zvládnout.

Je jí jedno, že sociální systém kolabuje, protože prostě nestíhá, nemůže stíhat.

A proč? Protože už nyní ten systém nezvládá. Možná to pro vás bude úplnou novinkou, ale víte, že jsou rodiny, které již několik měsíců nedostaly sociální dávky? Ano, několik měsíců ne týdny, ale měsíce, a to ne proto, že by na úřadě něco zapomněly doložit nebo proto, že by se jejich situace změnila a ony už dávky nepotřebovaly, ale prostě a jednoduše proto, že úřady práce jsou natolik přetíženy, že nestíhají. Víte vůbec, že tu máme matky s těžce postiženými dětmi, kterým celé roky dávky chodily v pořádku, a nyní jsou už třeba i čtvrtý měsíc bez příjmů? A to jsou dopisy na Nadaci Agrofertu, takže já si nevymýšlím.

Přitom rodiny s postiženými dětmi nemohou využít vaše skvělé rady, jak ušetřit. Nemůžete dítěti, které je jen ležící, snížit teplotu v pokoji. Nemůžete ho přestat vozit autem k lékařům.

Takže, dámy a pánové, musíme si to přiznat, stojíme před obrovskou katastrofou, která může vyústit v rodinné tragédie. Úřady práce mají kritický nedostatek pracovnic a pracovníků. Víte, kolik je nástupní plat úřednice?

Bylo by dobré je navštívit.

Takže místo toho, abyste úřadům pomohli, jste zkrátili úřední hodiny. Ale není čas na výčitky a musíme jednat.

Jistě budete argumentovat zastropováním cen.

Potom přišla nějaká jiná vláda a hned tady naše vláda říkala: No, ten Babiš mluvil, že to není pravda... No, je to pravda, premiér Heger to potvrdil.

A u nás mají naši občané 6 000 korun, čtyřikrát víc.

Takže se vrátím k tomu úřadu práce. Je potřeba si sednout a okamžitě začít řešit nedostatek pracovníků úřadu práce.

Je tam nedostatek pracovníků, takže co my potřebujeme? Potřebujeme zjednodušení příjmů a vyplácení dávek.